Takže já se ptám, kdy se k tomu již ministr financí Stanjura postaví čelem.

Tak ono už se vidí. Už se vidí, že ty peníze tam prostě nejsou a že budou potřeba, potvrdil ministr práce. A samozřejmě nejde jenom o tuto valorizaci důchodů, i když je to velmi citlivé téma a my to pořád budeme připomínat a pořád se budeme ptát ale znovu připomínám opakovaně na tomto místě, protože nedostávám odpovědi od ministra financí.